Další je třeba profesionalizace politiky.

To znamená, že celé jejich politické portfolio je mnohem pestřejší a stávají se většími profesionály. Z mého výzkumu vycházelo, že politici, kteří působí v obecním zastupitelstvu, mají vyšší účast na jednání výborů a vyšší účast na hlasování. To odpovídá tomu, že tam chtějí reprezentovat své voliče. Ráda bych se ještě vyjádřila k tomu, že bych chtěla ještě na tomto místě zdůraznit, že tento návrh je velmi jednoduchý a snadno aplikovatelný.

Ze zákona ho musí přijmout a musí ho zdanit. Velká část těchto lidí pak takto získaný druhý plat zpravidla rozděluje na dobročinné účely.

Takže konec závisti, konec dvěma či třetím platům. Určitě Jakub Michálek jako předkladatel zákona o střetu zájmů jistě vystoupí, že tento návrh neobsahuje odměňování politiků v dozorčích radách. Tam bych chtěla říci, že pokud bude předložen smysluplný návrh, který bude aplikovatelný, tak samozřejmě se nikdo tomu nebrání.

Bohužel v některé dozorčí radě dostáváte odměnu v částce tisíc korun, někde daleko vyšší. A ještě bych chtěla říct jeden důležitý argument, a to je, že odměny v dozorčí radě se můžete vzdát, kdežto odměny uvolněného zastupitele ne. V tuto chvíli bych vám poděkovala za pozornost a samozřejmě budu pečlivě sledovat diskusi a budu popřípadě reagovat. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni, která vystoupila za navrhovatele. Je zde návrh na změnu zpravodaje. Pan poslanec Ivan Bartoš je zjevně ochoten stát se zpravodajem, protože už sedí u stolku zpravodajů, ale já musím nejprve nechat tuto změnu odhlasovat, abyste mohl být zpravodajem. Původně určeného zpravodaje pro prvé čtení nahradí poslanec Ivan Bartoš. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování, kterým určíme nového zpravodaje Ivana Bartoše. Kdo je pro? Kdo je proti?

Novým zpravodajem pro prvé čtení je Ivan Bartoš. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně.

Odpustím si nějaká rétorická cvičení o tom, co by tam podle mého názoru mělo být či nemělo být, nicméně tento zákon a návrh tohoto zákona je důležitým krokem směrem proti kumulaci platů. Ono to tak trochu souvisí s tou kumulací funkcí, protože v řadě případů si nejsem jist, jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem, proč někteří politici v řadě těch funkcí figurují a mají potřebu. Takže já vítám tento návrh skupiny poslanců, pod kterým jsou opět podepsáni i piráti, tamhle Jakub Michálek, autor toho původního návrhu, kde také byli podepsáni poslanci z různých stran.

A vlastně o úroveň níž už toto pravidlo, kde se bavíme třeba o zastupitelích krajských a hejtmanech, popřípadě v dalších rolích starostů, vypadlo stejně jako ten případ dozorčích rad, kde jsme slyšeli, že není úplně praxí, že by se někdo dobrovolně vzdával těchto odměn, dokonce se v éteru pohybovaly i takové informace, že se tyto trafiky obsazovat musely těmi zvolenými zastupiteli, protože by pak, pokud nebyli uvolněni, nechtěli hlasovat, což si myslím, že je praxe, kterou tady nechceme podporovat. Doporučil bych ho ke schválení do druhého čtení a zároveň navrhuji, aby byl garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kam tento návrh zákona věcně patří. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní předkladatelko, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, mrzí mě, že se nehlásí nikdo jiný. Ale co mi připadá lehce neuvěřitelné, a on to řekl do jisté míry pan zpravodaj ve své větě toto je přece návrh zákona, který je založen čistě jenom na závisti. Čistě jenom na závisti. Budeme všechny přesvědčovat, že to je v pořádku kumulovat funkce ve veřejné moci.